V exekučním řízení exekutor navíc vymožené plnění vždy poměrně rozděluje na své náklady a teprve po uspokojení poměrné části nákladů exekuce zbytek připadá právě na pohledávku oprávněného. V tomto ohledu je tedy návrh neproveditelný, neboť podmínky jím předvídané hodnoty nemohou nikdy nastat. Kupříkladu u zdravotního pojištění je postup vypořádání plnění následující.

Jednotlivé dlužné částky podle písmene a) až e) je plátce povinen odvádět samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny. Započítávání plnění na sociální zabezpečení spravuje § 22, úpravu použití vymožených prostředků na daních pak upravuje § 175 odst. 2 daňového řádu. Úhrada daně vymožené jednotlivými způsoby vymáhání podle § 175 se použije na úhradu nedoplatků evidovaných u daného správce daně postupně podle těchto skupin.

Z výše uvedených důvodů je třeba bod 7 zavádějící ustanovení § 265a vypustit. Ke změně exekučního řádu a k článku 3 k bodu 1, vypuštění bodu 23 § 30, kde bodem 23 se ruší právo exekutora odepřít provedení úkonu v případě nesložení zálohy. To může být pro soudního exekutora v mnoha ohledech likvidační. Nákladovou odpovědnost za náklady exekuce sice ze zákona nese povinný, ale neníli možné očekávat jejich vymožení nebo nemáli před provedením exekuce exekutor prostředky na vykonání exekuce, pak musí být zajištěna spoluúčast navrhovatele exekuce oprávněného. Exekutor je soukromou osobou, podnikatelem, a prostředky na provoz exekutorského úřadu hradí ze svého majetku a nese riziko na bezvýslednost exekuce. Požadavek na složení zálohy vede oprávněného k odpovědnosti za výsledek exekuce a uvážlivému navrhování v exekučním řízení.

Zde se zavádí povinná záloha na samém začátku řízení, která je odůvodněna potřebou regulovat počet podávaných exekučních návrhů. Regulace na samém začátku exekuce formou zálohy je v rozporu se smyslem a účelem exekučního řízení, jakož i institutu zálohy samotné. Zde je třeba upozornit na nedávný návrh Nejvyššího soudu na zrušení povinné zálohy za podání věřitelského insolvenčního návrhu pro její protiústavnost. Důvody jsou totožné jako důvody pro vypuštění povinných záloh v exekuci.

Z důvodu zrušení § 43 navrhujeme vypustit právě pro odkaz na neexistující ustanovení, že v souvislosti se zavedením zálohy na náklady exekuce se navrhuje změnit § 55 odst. 6 exekučního řádu, jak bylo uvedeno výše.

Zde pozměňovací návrh obsahuje nástroje jako stanovení lhůty pro zastavení exekuce, jeli bezvýsledná, povinnost oprávněného složit zálohu na pokračování exekuce, zakotvení podmínek, za nichž není důvod exekuci bez platby nebo zjištění majetku zastavit, a prodloužení první lhůty pro zastavení exekuce nebo složení zálohy ze tří na šest let.

Zbývá se tedy vypořádat s problémem vysokého počtu v minulosti nakupených exekucí a předně vytvořit podmínky, aby se současné bezvýsledné exekuce odbourávaly a nehromadily, ale právě aby se současně ponechal prostor pro oprávněné vymáhání práva, neboť je to věřitel, kdo je taktéž v právu.

To platí zejména v případech, kdy exekuce sice majetek postihla, ale důvodem neskončení exekuce jsou obstrukce dlužníka nebo průtahy na straně exekutora, soudu anebo není možné pro zákonné či procesní překážky přistoupit k jejímu provedení a uspokojení věřitelů. Zde jde o případy, kdy se povinný řadu let až patologicky brání a zdržuje provedení exekuce a zpeněžení majetku řadou odvolání a jiných procesních prostředků, kdy právě exekuce je následně přerušena souběhem s dřívější exekucí, a to na tomtéž majetku, anebo není možné její provedení, protože dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení anebo postižená pohledávka povinného ještě nedospěla k platnosti. K problematice nákladů zastavené exekuce dle § 89 exekučního řádu platí, že při zastavení exekuce hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který je zavinil. Ústavní soud opakovaně dospěl k závěru, že v případě zastavené exekuce pro nemajetnost dlužníka je třeba uplatnit právní názor o vztahu zavinění a náhrady nákladů exekuce. A konečně staré exekuce, které jsou hrazeny. Obecně zde platí, že účelem exekuce je vymožení pohledávky oprávněného. Neúčelná by se stala teprve tehdy, kdyby se její další vedení ukázalo neúspěšným po dobu šesti let počítaných od účinnosti zákona nebo vyznačení doložky provedení exekuce, nastaloli později.

Tohle je legislativně technická změna a ta s ohledem na opuštění koncentrace řízení, povinné zálohy a další technické změny je nutná, když zrušovaný bod jako takový cituje a odkazuje na neexistující ustanovení.